Myslím si, že to je nemožné. Neumím si zrovna tak představit parlamenty na světě, že by něco takového tam bylo tolerováno.

Proto navrhuji tento nový bod jako druhý bod našeho dnešního jednání.

Omlouvám se.

Nyní tedy požádám o vystoupení paní poslankyni Věru Kovářovou. Děkuji za slovo.

Členové vlády, kolegyně, kolegové, je právem každého z nás navrhnout nový bod a je právem určité skupiny poslanců nebo klubů vetovat zařazení toho bodu. Dnes jsme zažili zvláštní situaci, kdy ještě předtím než byl bod navržen, byl vetován nebo takzvaně vetován. Já jsem poprosil pana místopředsedu, aby mi půjčil podpisové listiny, kterými se vetuje, kterými jste se pokusili vetovat tento bod.

Já si myslím, že univerzální veto na zařazení jakéhokoliv nového bodu prostě není možné.

Když jsem včera viděl ty fotografie, tak jsem očekával omluvu od pana předsedy.

Takže pan premiér zasáhl. Na základě toho pan předseda Vondráček se omluvil neomluvil, když si přečtete tu omluvu, ale budiž, každý se omlouvá podle toho, jak je mu blízké.

To je pravda. Bavit své kolegy se zdůvodněním, že nejsem předseda Poslanecké sněmovny? Co to je za argument?

A teď bych mohl v těch absurdních výmluvách pokračovat.

A co by se stalo, kdyby to udělal?